Ta vratka se stanovuje v rámci kontrolní činnosti a tam žádný termín není.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Místo toho, abychom šli cestou nezadržování hotovosti firmám, místo toho, abychom je maximálně podpořili, tak tady dochází k tomu, že se jednorázově o 24 miliard korun zhorší finanční bilance firem, kterým úřady o 15 dnů navrch zadrží peníze. To prostě v této situaci totální hospodářské krize absolutně nedává žádný smysl. Tak já bych navrhoval, ať si vláda vezme inspiraci z toho následujícího tisku, který předkládá, který my tedy velmi kritizujeme, ale je tam jeden aspekt, který vláda tam sama dělá, a tady je to v naprostém rozporu. U rozpočtové odpovědnosti vláda, říká, bude to trvat sedm let, než se z toho Česká republika zotaví, a tady u toho tisku říká: No, teď se s vámi nebudeme bavit. Sice máte pravdu, senátní řešení je lepší, ale my si to prosadíme na sílu, protože máme víc hlasů než vy, a mezitím navrhneme nějaké krátkodobé řešení, které ale není na sedm let, které je do konce tohoto roku. Já si myslím, že toto je velmi hloupý a krátkozraký přístup.

Neberme firmám 24 miliard v době, kdy to nejvíce potřebují! Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara, zatím poslední přihláška. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážení posluchači. Já jsem tady vystupoval několikrát.

Nyní tady už kolegové říkali, že k tomu není žádný pragmatický důvod.

A v době, kdy se přijímala další administrativní opatření a další administrativní zátěže typu kontrolních hlášení, zde bylo opakovaně argumentováno, že třeba kontrolní hlášení bude tím nástrojem, který pomůže státu, aby zrychlil svou administrativu, že to bude snížení administrativní zátěže na straně státu, že to povede ke zrychlení procesů, zjednodušení párování, a takto nám to tady bylo argumentováno. Kdežto opak se ukazuje pravdou. Máme kontrolní hlášení, máme zvýšenou administrativní zátěž pro podnikatele, a navíc stát přichází s tím, aby si zadržoval o 15 dnů déle finanční prostředky podnikatelů na svých účtech.

Několikrát jsme to tady otvírali, přesto se muselo čekat na tuto novelu. A přesto, že soud několikrát rozhodl, Finanční správa v rozporu s Ústavním soudem nezačala takto zadržované peníze vracet, a to dokonce na přímý pokyn Ministerstva financí. Výsledkem byla tato novela, která podle ministerstva má vést k vrácení takových prostředků.

To je obrovský zásah do finančních toků a do finančního řízení nejenom těch malých a středních podniků, ale také velkých firem.

Dneska už nejsme v situaci, kdy se tato novela tady projednávala v době ekonomického růstu.

A na jednu stranu jsme tady už minulou schůzi navrhovali paní ministryni a Ministerstvu financí, aby zachovaly co nejvíce finančních prostředků na účtech podnikatelů a firem, a to tím, že by odložily splatnost DPH alespoň z nezaplacených faktur. Paní ministryně se k tomu bohužel nepostavila čelem a tento náš návrh minule neprošel.